A nemyslím si, že by se na Ukrajině nic nedělo, ale dovolím si tady jeden takový soud.

To je neoficiálně něco, co vám asi nikdo nepotvrdí, ale budete si moci zkontrolovat, jestli tato prognóza bude pravdivá.

Navštívila také řadu vesnic. V Doněcké oblasti zaregistrovala mise množství techniky, hlavně tanků T64 poblíž linie kontaktu. Problémem se stalo opět omezování pohybu členů této mise a nejistá bezpečnostní situace.

Pozorovatelé zjistili přítomnost a pohyby těžkých zbraní na území, odkud měly být staženy, a to zejména na straně samozvané Doněcké republiky. Volný pohyb a výkon mandátu je rovněž omezován oběma stranami.

Nicméně určitou oblast máme pravidelné informace, a obraz o tom, jak se situace vyvíjí, domnívám se, že máme poměrně přesný.

Můj dojem byl takový, že tam v této chvíli nejen že nedochází k nějakým masovým vystoupením proti vládě, že by tam tisíce lidí protestovaly, ale dokonce v Kyjevě panuje docela silný názor, který jsem slyšel opakovaně, že všichni si uvědomují, jak těžká je situace země, a že v podstatě jakékoli manifestace a podobné projevy podkopávají pozici Ukrajiny v situaci, kdy je třeba, aby země držela pohromadě.

Děkuji, pane předsedající.

Děkuji. Požádám vás o odpověď. Ale mohu vás ujistit, že ještě učiním nějaký dotaz na naše zastoupení a pokusím se zjistit, jestli úplně v posledních hodinách dnes nedošlo k nějakým vystoupením proti nebo k nějakému střetu mezi armádou a Pravým sektorem.

Tohle byl také požadavek Evropské unie a členských států, protože my jsme samozřejmě neustále zdůrazňovali, že jedna ze základních věcí, a těch reforem, které jsme požadovali, byla také reforma ozbrojených sil a pokládali jsme za nepřijatelné, aby existovaly v zemi, která se chce demokraticky spravovat, nějaké vojenské síly, které jsou mimo kontrolu ministerstva obrany a řádných představitelů armády. Krok, o kterém jsem mluvil, ten byl právě i reakcí na to.

Nyní přistoupíme k další interpelaci, kterou má paní poslankyně Markéta Adamová. Interpeluje vicepremiéra vlády a pana ministra financí Andreje Babiše. Máte slovo. Děkuji za slovo.

Slovo pokoušejí užívám záměrně, jelikož i přes veškerou snahu a úsilí, které školy a jejich zástupci na realizaci inkluzivního vzdělávání vynakládají, se současný stav ani zdaleka neblíží ideálu. Překážek je více, ale tou hlavní, která byla opakovaně zmiňována na všech navštívených školách, je nedostatek finančních prostředků na podpůrná opatření pro žáky. V Poslanecké sněmovně jsme projednávali novelu školského zákona téměř půl roku. Schválením novely však zdaleka není zaručeno, že budou realizována opatření, která pomohou všem dětem, které to potřebují. Po rozhovorech se zástupci škol a dalšími odborníky si troufám tvrdit, že bez finančních prostředků, které budou cíleně vynaloženy na realizaci přijatých opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, přijdou naše snahy o změny v legislativě vniveč. Chtěla jsem se zeptat přímo ministra školství, nicméně vzhledem k jeho nepřítomnosti se dovolím tázat vás.

Jak se k navýšení rozpočtu na tuto oblast staví vaše ministerstvo?

Děkuji vám a požádám pana vicepremiéra, aby vám odpověděl.

Děkuji za slovo.

My samozřejmě budeme vyjednávat o rozpočtu a v podstatě Ministerstvo školství v rámci našeho vyjednávání prohlásilo, že nedokáže dopady odhadnout a předpokládá, že všechny potřebné výdaje bude možno zabezpečit úpravou struktury stávajících dotací, poskytovaných regionálnímu školství.

Rozdílné výše finančních objemů odpovídají navrhované účinnosti novely školského zákona od 1. září 2016.

Táži se, zda paní poslankyně nechce položit doplňující otázku. V tom případě půjdeme dál a požádám paní poslankyni Věru Kovářovou, aby přednesla svoji interpelaci na pana ministra vnitra Milana Chovance.